Maďarský premiér Viktor Orbán Evropskou komisi oprávněně ovlivnil , že cituji chce z Maďarska násilně udělat zemi imigrantů. Také napřímo řekl, že Brusel zneužívá pravomoci. To už jsou vyjádření polského a maďarského premiéra. Recept na migraci je přitom jednoduchý a přesně opačný. Brusel a evropské země musí ukončit podporu migrace.

Je třeba také bránit hranice a každé nelegální překročení hranice trestat okamžitým vyhoštěním.

SPD požaduje obnovení ochrany našich státních hranic a dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z Evropské unie, které však Fialova vládní pětikoalice i hnutí ANO odmítají.

Migrace hlavně z kulturně nepřátelských zemí je zcela nepochybně mnohonásobně větší kalamita než CO2. Čeští důchodci či samoživitelé a rodiny s dětmi mají často horší podmínky, než jaké velkoryse Fialova vláda poskytuje migrantům.

Nemusíte zvát bohaté spekulanty z Ukrajiny, máte tady ve své vlastní zemi vlastní krev, která potřebuje pomoc a která o pomoc stále marně volá. Nikdo vám nikdy nedal právo naši zemi cizincům rozdávat. Nikdo z vás nebyl zvolený s tím, aby okrádal české důchodce, české firmy, české rodiny, aby zvyšoval daně, snižoval důchody, okrádal zdravotnictví a naopak, aby rozdával peníze migrantům. To jste nám i voličům před volbami tak nějak zapomněli oznámit.